Sto dnů na projednání ve výborech jsme tady měli. Bylo to v ústavněprávním výboru, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ve všech několikrát, ten proces byl opravdu dlouhý.

Ano, korektně citujete z rejstříku smluv, ale já také korektně doplňuji, že jsme nedostali text od Hospodářské komory, který jsme přeložili do sněmovního dokumentu a poslali sem. My jsme na tom opravdu trávili desítky, možná stovky, hodin tady s poslanci, kteří měli zájem. Byli na tom lidé jak z Ministerstva pro místní rozvoj, tak třeba z Ministerstva životního prostředí, kteří právě kontrolovali a dělali tu obhajobu, aby byly chráněny ty veřejné zájmy, jako je ochrana vod, ochrana hygienických limitů a tak dál a tak dál.

Není to pravda.

Tak to jen rychlá reakce. Já vám také děkuji.

Proto jsem vždy poslal návrh, co si myslím což jako předseda výboru na to právo mám a když někdo rozporoval to přiřazení, přiřadil jsem to jinému člověku podle návrhu.

Ostatně na základě toho byl převeden nebo byl zvolen jako garanční výbor hospodářský výbor, kde už si samozřejmě ANO dalo svého zpravodaje tak, jak to pro ně bylo výhodné, což je logické, protože i na výboru, kde jsme my měli předsedy, samozřejmě vládní většina měla počty na to, aby mohla hlasovat dle mechaniky, která funguje ve Sněmovně. Mám k tomu dokonce i emailovou komunikaci včetně tabulek a rozdělení tisků jednotlivým poslancům za strany. Často bylo zpravodajování některými členy odmítáno, což je také jejich právo. Děkuji.

Chápu, že jeho praxe je dobrá praxe, zažil si jako starosta, že nemusel řešit, ale zase každý čerpáme ze své praxe a já ze své praxe musím říct, že jsem také čerpala, a také, když jsem byla na ministerstvu, jsme museli kolikrát zasahovat v tom smyslu, že zrovna v daném kraji právě některá dejme tomu řízení byla hodně zpolitizovaná, byly tam tlaky na úředníky. Tak buď jsme si atrahovali jako ministerstvo vidím pana ministra dopravy, který také může k tomuto přispět, protože když jsme řešili Vodochody, tak to byl obdobný případ, kdy jsme dělali přezkumná řízení a podobně takže jsme museli třeba atrahovat jako ministerstvo, nebo jsme museli dát jinému kraji, aby ten daný případ dořešil, právě proto, že tam byly neskutečné tlaky na ty státní úředníky. Takže to není o tom, že to se neděje, děje se to.

Takže neříkejme a nelžeme si tady, že to není.

Není to dobře. Děkuji vám.

I společné memorandum, míněno čistě pozitivně, nakonec vyvolalo námitky o systémové podjatosti ministerstva, které rozhoduje v opravném prostředku v rozkladu. Takže ta systémová podjatost je nová mantra, systémová podjatost nám bují. Samozřejmě ani rozhodovací praxe není statická, je dynamická, vyvíjí se. Musím konstatovat, že spíše vyhovuje tady těmto argumentům a těmto námitkám.

Já vám děkuji. Nyní není žádná další faktická poznámka. Přečtu omluvu.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Kupka. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také rád vyslovil k tomu, proč tady vlastně dnes jednáme, co nás k tomu vede. Moc mě mrzí, že se pan místopředseda Havlíček snížil k tolika demagogiím. Když nás obviní z toho, že nemáme na prvním místě občany, pokládám to prostě za neférový faul. Jak občané, tak lidé, kteří mohou jako podnikatelé, ale třeba i jako starostové investovat do svých důležitých záměrů, tak přicházejí do kontaktu se stavebními úřady. Zásadně říkám, že jsem měl možnost vystupovat v roli investora drobné stavby jako fyzická osoba i jako investor, který zastupoval zájmy obce, tedy občanů i jako investor, který zastupoval zájmy kraje. Teď jsem v roli, kdy zastupuji jako ministr dopravy zájmy občanů České republiky u klíčových dopravních staveb. Zároveň jsem měl možnost zkombinovat roli těch, kteří rozhodovali nebo měli vliv na rozhodování, ale pojďme si také říct, jak ten vliv může vypadat. Jako starosta obce jsem maximálně měl možnost uplatnit vliv, když se někde řízení zastavilo nebo když se úředníci nebyli s to domluvit a rozhodnout v čase.

A nepochybně to mohlo také někdy končit tak, že politický vliv byl silnější. Ten úředník také někde bydlí, může ho ta stavba ohrozit osobně, může na něho útočit kdokoliv další. Máme tady režim, o kterém se rozhodlo režim smíšeného modelu veřejné správy. Když říká Ivan Adamec, že dochází jedním konkrétním zákonem k destrukci, tak mu bohužel musíme dát jenom za pravdu, protože pokud by se jednalo o skutečnou reformu toho smíšeného modelu veřejné správy vedli jsme o tom debatu no tak by to nepochybně nezasahovalo jenom oblast stavebního zákona, ale i životního prostředí, kultury, dopravy a tak dále.